55.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá k projednání návrh novely energetického zákona. Dovolte mi, abych vám ji představil a požádal o podporu řešení problému, který v případě projednávání poslední novely energetického zákona vznikl nepřesně zapracovaným pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně. Došlo k tomu, že pozměňovací návrh sice odložil účinnost nově zavedeného institutu rady ERÚ, nikoliv však částí týkajících se zákona o státní službě, zaměstnanosti, nemocenském a důchodovém pojištění atd. To navrhuji napravit v nyní předkládané novele, a to odsunutím účinnosti všech zmiňovaných částí poslední novely energetického zákona, které se dotýkají vzniku rady ERÚ.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Jednoduchá norma, pan ministr ji popsal, takže já k tomu nemám co dodat. Děkuji.